Paní předsedkyně, vaše dvě minuty. Je to marné, je to marné, je to marné. Pane ministře, já mám pocit, že vy jste tam tedy do počtu.

Vy jste povinen předložit návrh rozpočtu vládě a máte pravdu, vláda ho bude schvalovat, ale vaše povinnost se tím neztratila a jste povinen do toho rozpočtu dát veškeré výdaje já toto už považuji za mandatorní výdaje, pokud je tady zákon schválený Poslaneckou sněmovnou a nařízení vlády schválené vaší vládou a vy jste to nedal. A teď neříkejte, že proti tomu budou nějaké příjmy.

Je to tak, že jste to tam měl mít, a prostě to tam nemáte. Pane ministře, máte slovo. Jsem tam do počtu a všechno řídím...

To opravdu nemůže. To prostě si musíte vybrat. Druhá věc.

Pokud ano, tak to řešte.

Pane poslanče, máte slovo. To znamená, že teď to, co tady schvalujeme v prvním čtení, je nějaká pracovní verze novely rozpočtu? Tady mám prostě plusy, minusy a tak dále, tak jsem jenom chtěl vědět, zdali se bavíme o kterém rozpočtu. Děkuju moc. Paní předsedkyně, vaše dvě minuty. Já jsem členka této Poslanecké sněmovny, byla jsem sem legitimně zvolena tak jako vy, a vláda je povinna se zodpovídat Poslanecké sněmovně, takže já mám právo vám klást dotazy.

Ano, já jsem přesvědčena, že jste porušil rozpočtová pravidla, že jste mandatorní výdaj, který vyplynul ze zákona, ze zákona, který schválila tato Poslanecká sněmovna, nebo vůbec vlastně i Senát, i podepsal pan prezident, a nařízení vlády nevložil do návrhu rozpočtu a vložit jste ho tam měl.

Ale prostě neříkejte mi, že tady vás nemám školit. Já mám právo se ptát. Mám stejně hodnotný mandát, jako je ten váš. Vaše vystoupení vyvolalo další faktickou poznámku. Jsou tady ještě přihlášena i přednostní práva. S faktickou poznámkou pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. V tuto chvíli s přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Poslanecké sněmovny pan Karel Havlíček. Než mu předám slovo, dovolím si přečíst omluvy.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře.

Já už to snad ani nebudu komentovat, protože jiní tak činí, jiní vás upozorňují na to, že říkáte nepravdu, v některých případech že natvrdo lžete.

Ale připomenu jednu věc. Připomenu to, že když se oháníme nebo oháníte energetickou bezpečností, tak si musíme uvědomit, na čem je založená. Cena fiasko, pane ministře. Ať se nám to líbí, nebo ne, v přepočtu na kupní sílu máme trvale jednu z nejvyšších cen elektřiny a plynu v celé Evropě a vládní boj s cenou je jedna velká fraška.